Možná navážu na tu diskusi, která tady probíhala včera. Všichni víme, nebo si myslím, že většina z nás si tady uvědomuje, že systém dávek a vůbec sociální systém v České republice má velké mezery.

Prosím, dokončete větu a přerušíme jednání.

A zbytek řeči dokončím při příštím projednávání. Přerušuji projednávání tohoto bodu.